Proslul velmi tvrdým chováním, několik osob nechal popravit.

Poslední ze skupiny je Zbyněk Janata.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi, dámy a pánové, trošku odlišný pohled od kolegy Žáčka.